Je to tak. Já nechci kritizovat Českou televizi za cokoli, co oni dělají. Jenom tady stále hovořím o těch faktech, která vycházejí z výroční zprávy.

To, co Česká televize má samozřejmě za některé problémy, které nejsou vázány možná snad úplně managementem jako takovým, je nutné korektně říct, že mají taková některá rezidua minulosti, například že mají hasičský sbor o 50 členech, že mají Kavčí hory, které jsou zbytnělé. Dneska celý svět je digitalizován. Proč tam furt zaměstnávají trvale tři tisíce zaměstnanců?

A k tomu mají nasmlouvaných dalších tisíce lidí, externistů, které nedokážu ještě z těch výročních zpráv vyhodnotit, kolik každý z nich bere. Takže celý ten obraz vlastně ukazuje naprosto na jasné věci, které bych shrnul asi do následujících čtyř bodů, možná pěti bodů. První bod už jsem říkal, to jsou závazky, které jsou ve výši zhruba 1,2 miliardy korun. Druhá položka je odpisy versus investice, už jsem o tom hovořil, plus samotné provozní náklady investic. Třetí záležitost je to, co je naprosto zřejmé, a vidíte to během tří minut, když se na to podíváte, a to je ten pokles finančního majetku zhruba o 2 miliardy korun od roku 2011.

A pak už jsou takové zajímavé položky jako ostatní služby, které jsou třeba ve výši 408 milionů.

A to je celkové moje hodnocení, které je podloženo i tím nezávislým auditem, který samozřejmě je nejjednodušší vždycky zpochybnit. Ale mě určitě nikdo zpochybňovat nebude, protože já si myslím, že tomu rozumím.

A zkritizoval jsem ho mnohem tvrději než to, co teď tady říkám ve Sněmovně, protože vím ještě řadu dalších a dalších detailů, které mi ale nepřipadá slušné tady vůbec zveřejňovat, protože některé věci jako odměny za vyrovnané hospodaření, to by mi připadalo podpásové, abych před vámi hovořil, jaké odměny si tam vypláceli.

Samozřejmě že někdo může říct, že nepořádek je v řadě různých státních či polostátních organizací. To je samozřejmě možné. A jestli někdo chce slyšet pravdu, tak jsem se ji vám pokusil zprostředkovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

My jsme při kontrole postupu zjistili, že před sloučenou rozpravou měl možnost vystoupit zpravodaj výboru k výroční zprávě o činnosti, ale neměl možnost vystoupit zpravodaj, v tomto případě dnes zpravodajka, výboru k výroční zprávě o hospodaření České televize. Tak abychom to napravili, dám teď slovo paní poslankyni Kořanové. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, výroční zpráva o hospodaření podává souhrnný přehled o hospodaření České televize v roce 2016. Zpráva je členěna do deseti kapitol a pěti příloh.